Budeme pokračovat v rozpravě. Všechny tři jsou faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, ministryně, ministři, kolegyně, kolegové, já bych se tady rád obrátil v reakci na své předřečníky na pana ministra Rakušana a zejména na pana premiéra vlády Petra Fialu, a to s konkrétním dotazem: Odjel do Lucemburku pan ministr vnitra s mandátem podepsat, nebo neodjel?

Takže tady je zásadní rozpor ve výstupech. A já tady řeknu jedno. Byl jsem se tady ptát ministra pro evropské záležitosti týž večer 8. 6. a ten mi na přímý dotaz odpověděl velmi vyhýbavě, a to, že to tam bylo nějakým způsobem zmíněno. Takže proč je tady ten rozpor? Chci odpověď od pana premiéra. Děkuji. Jako další paní poslankyně Karla Maříková, připraví se pan poslanec Zdeněk Kettner. Prosím, máte slovo. Vážený pane ministře, jelikož jste tady nebyl a já bych ráda slyšela na svůj dotaz odpověď, tak ho vznesu znovu. Já předpokládám, že ta válka co nejdříve skončí, a určitě si to přejeme všichni. Takže jestli nám to tady můžete říci?

Děkuji. Tak ještě jednou to zopakuji, prosím pana ministra, aby neustále neopakoval, že jde o nějaké strašení. Jsou to prostě fakta. A říkal jsem, zrovna tak můžeme zrušit požární prevenci nebo lékařskou, protože to je strašení požárem nebo nějakou zdravotní indispozicí. Ty útoky se prostě dějí, je to zhoršení bezpečnostního rizika.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Jak je možné a kdy v Evropské unii se rozhodne, že se zahájí debata o nějakém takovémto mechanismu? Proč zrovna teď?

Kdyby takovýto mechanismus tady platil už třeba před rokem, tak bychom dneska vlastně byli ve fázi, že bychom od těch ostatních států dostali ty finanční prostředky v té výši, jak se tady o ní bavíme.

Proč ne před rokem?

Prosím.